Takže tohle to je opravdu jenom důkaz toho, že jste úplně, ale úplně vedle. Mě děsí ta míra, jak je v tomto případě Evropská komise vedle. Takže zažil jsem už pár návrhů, ale tenhleten prostě překonal všechno. Takže i z pohledu životního prostředí je to jednoznačně kontraproduktivní krok.

V tomhletom určitě jednoznačně Fialova vláda má naši podporu, aby za to velmi bojovala, ale je potřeba tyhle ty nesmysly odmítnout co nejrazantněji, a ne těmi v zásadě zdvořilými slovy. Děkuju za pozornost.

Ale pozor.